Když se zlepší podmínky pro nezaměstnané, zejména na začátku proto navrhujeme ten kompromis, zvýšit na těch 65 % alespoň u těch, kteří ukončili pracovní poměr i třeba dohodou, abychom podpořili i dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli protože to právě vede ke sjednání budoucích pracovních pozic za lepší mzdu a k budoucím vyšším odvodům, které získají veřejné rozpočty na dani z příjmů fyzických osob. Jenom upozorním: každý jeden procentní bod růstu na dani z příjmů fyzických osob znamená zhruba 10 miliard korun pro státní rozpočet.

Ale to není ekonomika, která nás dostane do budoucnosti. Pořád jsme ještě bohužel ve stavu montovna a chceme se dostat do stavu mozkovna.

A poslední věc. Prostě jde o to, že daňoví poplatníci v této zemi mají mít rovné zacházení, a ty rovné podmínky také znamenají myslím víru v to, že stát koná férově.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já velmi krátce a skutečně taková faktická poznámka.

Snažili jsme se, a taky nad tím byla dlouhá diskuze, co nejvíce vystihnout ten nástroj a v podstatě je to nazváno příspěvkem v době částečné práce.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Paní ministryně? Prosím, paní ministryně, máte slovo. Já bych chtěla podotknout, že se jedná o úpravu vyhlášky, která je v gesci Ministerstva financí a věcně nespadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam takováhle úprava v žádném případě nepatří. Zákoník práce upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, to je opravdu důležité mít na paměti, kdežto váš pozměňovací návrh řeší vztah pojišťovnazaměstnavatel, úplně jiná věcná příslušnost.

Rozumím tomu návrhu, proč ho předkládáte, ale to provedení je tak špatné. Velmi děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo.